Teď prosím k tomu, proč jsem vystoupil.

Hlásí se ještě někdo z místa do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova má pan ministr a po něm i pan zpravodaj. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jen krátce.

O tom, že situace není jednoduchá, všichni víme.

Děkuji. A závěrečné slovo pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Válek. Jenom velice stručně pro jistotu zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Nebudeme o něm hlasovat. Budeme hlasovat o tomto zákoně. A bylo by dobré, aby to každý takhle chápal, vnímal a uvědomil si to. A jenom mám prosbu.

Děkuji. Ano. Je zde žádost o 15 minut pro legislativce na to, aby nás připravili na třetí čtení. Seznamuji všechny poslance s tím, že na politickém setkání všech politických stran byla dohoda, že nebudeme pokračovat v projednávání dalších bodů, dokud nedokončíme projednávání tohoto návrhu zákona.